Veto pana prezidenta je již posledním krokem před přijetím rozpočtu, který i navzdory mimořádně vysokému schodku vrhá velkou část naší populace do zásadních finančních problémů.

Bohužel se dostáváme do fáze, a slyšíme to a vidíme to každý den, kdy české domácnosti, ale i firmy žijí ve stínu hrozícího finančního kolapsu.

A dnes již domácnosti, ale i české firmy skutečně ohroženy jsou. Podívejme se na data.

Velké obavy mají také domácnosti z vývoje celkové hospodářské situace a ze zvyšování nezaměstnanosti. Velká nejistota ohledně budoucího vývoje, nedostatek materiálů, zhoršující se poptávka a vysoké ceny, to zase trápí české podnikatele. A k tomu můžeme přičíst pokles důvěry ve stavebnictví. To je jasné hodnocení politiky této vlády. Námi požadovaná podpora pro české občany a firmy by měla být v podobě přechodně navýšených vládních výdajů. Tato podpora by měla směřovat ke snížení dopadů zdražování na naše občany a firmy. V dnešní komplikované době je nesmírně důležité, abychom udělali vše, co je v našich silách, pro nastartování plnohodnotného, skutečného a nejrychlejšího zotavení se ze současné krizové situace.

Od devadesátých let tato země copak nezažila tato země od devadesátých let hospodářský růst, když musela čekat na rozpočtové přebytky, až když bude hnutí ANO na Ministerstvu financí? Naší vládě se podařilo snížit úroveň veřejného zadlužení z úrovně 40,4 % HDP na 30 % a tím jsme si vytvořili finanční polštář na zdravotnickou, ale i ekonomickou krizi.

A samozřejmě, hlavně jsme udrželi sociální smír. Ano, v období celé zdravotnické krize se zvýšilo zadlužení ve všech zemích EU a Česká republika na tom byla podobně, ale nárůst tohoto zadlužení byl průměrný ve srovnání s ostatními zeměmi EU.

Způsobilo, pane ministře.

Ale samozřejmě, kdyby šlo o rozumné úspory, byla bych první, kdo by návrh státního rozpočtu otevřeně podpořil.

Takže tyto škrty neměly nic společného se zvýšením efektivity veřejného sektoru, odstranění zbytečných výdajů, snižování objemu šedé ekonomiky nebo snižování strukturálního salda. Nic z toho v tomto rozpočtu nebylo a já jsem hledala velmi pozorně. Již při jednotlivých čteních tohoto rozpočtu jsem tady z tohoto místa upozorňovala na to, že je zcela nezbytné, že bude zcela nezbytné, aby ministr financí předložil v nějakém reálném čase jeho novelu.

Bohužel na to pětikoalice úplně zapomněla. Ale hlavně že nezapomněla na zrušení EET, čímž připraví státní pokladnu o nižší desítky miliard korun.